Děkuji a budeme pokračovat.

A nyní tedy paní poslankyně Maříková, která je přihlášená v rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Někteří vidí jako řešení nalezení původních hodnot.

Tento postup je zavádějící.